Chtěl bych ovšem podotknout, že stejně jako u jiných zákonů ne všechno má v ruce tento ctihodný sbor.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já považuji návrh paní kolegyně Kovářové za velmi zajímavý, ale dovolím si polemizovat s určitou částí odůvodnění, a sice s tou, že přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu. Nepřispěje, protože když tam nebudou politici, bude na billboardech někdo jiný.

Děkuji panu poslanci Komárkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Já se ptám, proč nejdeme směrem na zadavatele. To jsou ti, kteří vědomě porušují zákon, protože ten, kdo to zadává, musí vědět, jestli to, co chce propagovat, má povolení státu, nebo ne. A vůbec nechápu toho zpracovatele, toho grafika. Přece když někdo chce něco graficky upravit, tak nemůžeme vážně chtít po tom studiu, aby prověřovalo, že obsah je například na loterii, která je povolena.

A k tomu, co říkal pan ministr. Já myslím, že tady je trošku nepochopení nebo nedorozumění ohledně toho, co může dělat gesční výbor.

Jenom pro vysvětlení, že to prostě není možné.

Proč tam dáváme i zpracovatele?

Ale rozumíme si v tom, že je třeba s těmito praktikami bojovat a potírat je. To určitě ano.

Nyní s přednostním právem pan ministr, po něm paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane ministře.

Děkuji panu ministrovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Kovářová.